Tato obec má cca tisíc obyvatel, nebo něco přes tisíc. Z toho je tady 800 podpisů občanů.

A vy odhlasujete, že těmto občanům odmítáte odpovědět na jejich otázky, když vedle toho muničního skladu bydlí a každý den se bojí.

Ti lidé jsou absolutně bezmocní, protože od vlády nedostávají odpovědi, při přímé návštěvě jim taky nikdo neodpovídá, musí vedle toho bydlet, a vy jste tady opakovaně odhlasovali, že občanům neřeknete ani slovo! Vždyť je to ještě horší, než to bylo do nástupu této vlády! Situace je úplně děsivá! A znovu prosím pana ministra, aby dodržel slib, který mi dal, že se vyjádří tento týden, říkal, že přibližně tento týden bude mít informace, a aby na tyto otázky tedy odpověděl. Pan ministr může kdykoliv s přednostním právem vystoupit sám a sám informaci podat.

Vaše vládní koalice vám zakázala odpovídat!

A teď je to skutečně jenom na vás, pane ministře, jestli vstanete a půjdete odpovědět. Děkuji. Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Fiala, po něm pan předseda Mihola a po něm pan ministr Stropnický. Dámy a pánové, podle šumu ve sněmovně cítím, že tato věc rozbouřila velkou diskusi. Já to chápu. Já to považuji také za arogantní rozhodnutí vládnoucí koalice, kdy se na nás lidé obracejí a chtějí nějaké řešení, chtějí slyšet, co se bude dít dál, jaké přijmeme opatření, aby se to nestalo a aby byla zajištěna bezpečnost oblasti. Protože se na nás lidé obracejí i písemně, chci říct, že klub hnutí Úsvit se naprosto distancuje od rozhodnutí Sněmovny, která o těch věcech odmítá mluvit! A abychom se mohli poradit, co s touto věcí budeme dělat dál, tak vás žádám o hodinovou přestávku na jednání poslaneckého klubu hnutí Úsvit. Dobře. V tom případě vyhlašuji přestávku.